Dakle, govorili su apsolutno o amandmanu koji je podnet. Jedino ako neko ne zna šta je Strategija održivog razvoja 2030, ne mogu tu ništa da pomognem, zaista. Izvolite. Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi – u članu 1. dodaje se stav 3. i glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj meri podrži razvoj privrede u Republici Srbiji“ Zahvaljujući dobrim rezultatima u 2017. godini stekli su se uslovi za povećanje zarade i penzija. Fiskalni suficit na nivou opšte države u 2017. godini iznosiće oko 0,7% BDP-a, a na nivou Republike 0,6% Posle mnogo godina imaćemo situaciju istovremenog ostvarenja ukupnog i primarnog suficita. Ono što smo mogli da čujemo kao zamerku na naše amandmane, to je naše pravo da ih pišemo, i to od onih koji u svojim tamo nekim strankama imaju prefikse demokratije. Poštovana gospodo, mi smo davno naučili da pišemo. Stojimo iza svakog našeg slova. Na sreću, nikada nećemo naučiti i ne želimo da potpisujemo ugovore sami sa sobom. Davno smo naučili da pišemo, a nikada nećemo i ne želimo da naučimo da otpisujemo dugove tajkunima koji su nas finansirali dok je država išla u provaliju. Želim još, vezano za rezultate zahvaljujući kojima smatram da ovaj budžet i treba da ima naziv razvojni. Kada je Aleksandar Vučić postao premijer Srbije, stopa zaposlenosti 2012. godine je bila 35,5%, a stopa nezaposlenosti 23,9% Danas je stopa zaposlenosti 48,2%, a stopa nezaposlenosti 12% Kada napravimo analizu onih koji kritikuju ovaj budžet, kada pogledamo njihov sastav i čime su se oni bavili, jasno je zaključiti da oni nisu imali vremena za državu. Nisu propuštali nijedno letovanje, nisu propuštali nijedno zimovanje. Obrađivali su vinograde, obilazili svoje pašnjake, bavili se svojim privatnim biznisima, a onda idu praznici, angažovali druge firme, privatne firme da rade poslove ministarstava za koje je to ministarstvo bilo nadležno i još mnogo toga na čemu su gubili vreme. Pa, samo da su vraćali satove i podešavali na zimske i letnje vraćanje vremena na svim satovima koje imaju, samo im je za to trebalo par dana. Uvaženi ministre, budžet za 2017. godinu, ostvarenje i način je fascinantan. Smatram da je ovaj budžet deonica na putu za bolje sutra, na putu protiv onih koji su u najvećoj mogućoj meri pokrali ovu državu. Zahvaljujem. Ponavljam, zadivljen sam time što kolege shvataju koliko ova Vlada loše radi i svojim amandmanima ukazuju i jedan od tih je i amandman koji smo čuli malopre, koji glasi da izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri podrži razvoj privrede u Republici Srbiji. Ja bih molio, i mislim da se potpuno slažem sa ovim amandmanom, glasaću za njega, samo bih molio da mi ministar Vujović kaže kako će to da podrži razvoj domaće privrede od, ovo će biti usvojeno za neki dan, dok se objavi u „Službenom glasniku“, znači, biće dvadeset i neki decembar, kako će u poslednjih sedam dana ove godine da učini da se dođe do toga da se podrži u najvećoj mogućoj meri razvoj privrede u Republici Srbiji? Evo, pitaću vrlo precizno – da li će to da bude urađeno i tako što će biti već od nove godine uzet kredit od neke kineske banke od skoro tri milijarde dolara, gde se nigde ne vidi po kom osnovu, ko će da troši te pare, da li je bio neki tender za te radove, Koridor 10, 11, pruga Beograd-Budimpešta, ne znam šta sve nije bilo? Znači, skoro tri milijarde dolara mi ćemo da potrošimo iz budućnosti naše dece, dece svih nas, svih građana Srbije, da ih zadužimo još tri milijarde zato što je neko negde sedeo, pa potpisao neki sporazum. Što tu nema sporazuma za onaj nesretni kanal? Valjda ste mogli da rešite za šest godina u koji sliv će da odlaze te vode, da li u Egejski ili u Crnomorski. Ali, ovo je, ministre, vrlo ozbiljno pitanje - na osnovu kog tendera, na osnovu koje odluke Vlade, u odnosu na koju promišljenu, genijalnu analizu smo došli do toga da baš ti Kinezi treba da dođu svojim lopatama, sa svojom mehanizacijom, sa svojim višedecenijskim iskustvom u pravljenju pruga, mostova i puteva od ilovače? Zar je bilo moguće da nema kod nas nekoga ko je mogao da radi sve te poslove? Da li ima, da li nema, vrlo je jednostavno, raspiše se tender. To je opasna reč za sadašnju vlast. Tender, to znači da svako može javno da se javi, pod određenim uslovima koji su postavljeni sa ozbiljnim kriterijumima. Nije to muvanje, nije to po kafanama, nije to ispod vode, iznad vode, nego to je ozbiljna stvar. To je procedura kao kad je Siniša Mali, ovaj od prekoputa, bio šef Odseka za tendere u Agenciji za privatizaciju Srbije, pa se po tenderu tada prodala Duvanska industrija Niš, Duvanska industrija Vranje, „Luk oil“ i mnoge druge firme, sve sa potpisom Siniše Malog. To je bilo dobro i to treba, pošto imate već taj kadar koji to zna da radi, pa upotrebite ga za tako nešto, ne da skuplja kamenčiće okolo pored Dunava i Save. Prema tome, ministre, još jedno pitanje – da li ćete stvoriti uslove u najvećoj mogućoj meri da se unapredi srpska privreda tako što ćete da pristanete da se kredit od skoro tri milijarde dolara, koji je već predviđen budžetom za sledeću godinu, potroši na tajne poslove koji su u naše ime, ali bez naše volje i dozvole uradili neki ljudi koji na to nemaju pravo? Može to da bude i predsednik Srbije, i siguran sam da jeste, ali on ima najmanje prava da se bavi tako nečim, i onaj prethodni, i ovaj i svaki budući. To je posao predsednice Vlade, ako to postoji u Srbiji, i to je posao ministra finansija.

Ja verujem da neće uraditi ono što je radio moj kolega poljoprivrednik u pokušaju, koji je ovde rekao kako je za Duvansku industriju Niš odgovoran ni manje ni više nego Siniša Mali, a on bio premijer, a direktor Agencije bio Mirko Cvetković, sledeći premijer. Nikako da odgovori da li je Siniša Mali, i ako je to uradio, uradio pod njegovom kontrolom i pod kontrolom Mirka Cvetkovića, što nas dovodi do one drpokratske kojoj je i sam pripadao. Nikako da nam odgovori da li je tačno da je za vreme „Sablje“ išao u SAD, da se u Virdžiniji dogovorio, tamo Lengli neki, da on završio privatizaciju i da je za Duvansku industriju Niš, koju je prodao pet puta ispod cene, dobio proviziju od 12 miliona dolara. Umesto toga, on skreće pažnju, da bi skrenuo pažnju i sa pitanja tog novca, gde je za 500 hiljada evra kupio stan u centru Novog Sada i tako se iz Niša preselio u Beograd. Takođe skreće pažnju sa sledeće teme, da je u to vreme želeo čak da kupi jahtu i verovatno da se preseli na Devičanska Ostrva, gde je registrovao čuvenu firmu koja se zvala – Vinarija moj kolega poljoprivrednik, koju je tamo registrovao sa namerom da što više novca uloži ne u Srbiju, nego uloži u Devičanska belosvetska ostrva. Verujem da Vlada neće bonuse deliti na način na koji je on delio stanove dok je bio ministar odbrane i verujem da neće Vlada prodati ni jednu zgradu na način na koji je on prodao zgradu Ušća.

Poštovana predsednice, ja se javljam po amandmanu gospodina Janjuševića, koji je u svom obrazloženju pokušao da bude malo i poetičan, ali što bi Laza Kostić rekao – svaka strofa katastrofa. Ja ću podržati ovaj vaš amandman, ali, hoćete li vi da glasate za svoj amandman? Ja ću podržati i ostale amandmane i tako želim da podržim i regionalni razvoj i finansijsku potporu zdravstvenom sistemu Srbije, želim tako da podržim i naš pravosudni sistem, želim da podržim kompletan generalni razvoj Srbije glasajući za ove amandmane. Ali, hoće li to uraditi ovi amandmani ako ih glasamo, kao što ne mogu da razumem to što ministar Vujović objašnjava svrsishodnost ovih amandmana koje ni sam nije prihvatio. Jel to znači, ministre, da vi niste za regionalni razvoj? Objašnjavali ste amandman koleginice Turk da je svrsishodan, ali ga niste prihvatili. Jel to znači da ste vi protiv ravnomernog regionalnog razvoja? Jel to znači da ste protiv finansijske potpore zdravstvenog sistema? Jel to znači da ste protiv bolje privredne slike Srbije? Ne znači, ali ste tako objasnili sav besmisao ovakvih amandmana. Ja mislim da je ovo zapravo izvrgavanje ruglu, korodiranje svakog normalnog dijaloga koji može da dovede do neke korisne stvari. I ja sam sebe pitam da li da dajem dalje legitimitet ovakvoj raspravi? Nemojte tako. Vi znate kako izgledaju sednice i dopune dnevnog reda sa 200 tačaka, spominjanje i baba i žaba i svega. Nemojte sad da govorite da je nešto smisleno, a kada poslanici podnose amandmane, da su oni besmisleni i da nekom smetaju. Znači, svi smo jednaki. Prema tome, sve je legalno i legitimno, u okviru Poslovnika. Jedan od razloga zašto nismo prihvatili ove amandmane jeste da se predlažu na kraju budžetske godine, kada nema vremena da se bilo šta uradi na njihovoj realizaciji. Ja sam govorio pre toga o tome da su oni logički mogući, a da ih mi ne prihvatamo zato što upravo nisu celishodni i neće dovesti do tih rezultata, jer nema vremena ni sredstava da se to uradi u ovom periodu. Znači, oni su dopustivi za nas, ali se mi sa njima ne slažemo. To je jedno. Drugo, i to je pitanje postavio kolega – šta ćemo uraditi do kraja godine. Pa, baš zato što ne možemo ništa da uradimo, to je jedan od razloga zašto nećemo prihvatiti taj amandman. Znači, to je jedan od ključnih razloga. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja bih odgovorio samo – kontekst. Znači, taj sporazum je donet 2009. godine sa Kinom, i vi se toga sećate. Mi možemo posebno da razgovaramo o tome koji su projekti, znači, otvorena je mogućnost da se sklapaju i dogovaraju projekti koji ne podležu standardnoj proceduri. Preferencija Ministarstva finansija je da se Uredba koju smo doneli o evaluaciji svih projekata u inicijalnoj fazi njihove usklađenosti sa strateškim ciljevima razvoja zemlje, uključujući međunarodne i regionalne aspekte, prethodna Studija izvodljivosti, konačna Studija izvodljivosti, ocena svih projekata i pažljivo praćenje njihove realizacije, to je naš pristup. Sve ovo što se dešava mimo toga, mi tretiramo kao prethodne, rezultat nekih prethodnih aranžmana, koje bi trebali pažljivo da pratimo i da pređemo na novi sistem, koji će svima pružiti mogućnost da od rane faze znaju koji se projekti planiraju, kako su oni usklađeni sa našim ciljevima, u kojoj fazi angažujemo resurse i na koji način. Ja sam već odvojeno govorio da mi sada imamo pristup finansijskim resursima koji su jeftiniji od onoga što smo nekad mogli da dobijemo u bilateralnim izvorima. Ja sam se javio, pošto vidim da je ministar sada rekao nešto drugo u odnosu na ono što je Vlada napisala odbijajući sve amandmane vladajuće stranke koji su dati, samo da bi se onemogućilo da na dnevni red, odnosno da dođemo do rasprave o budžetu. Vlada je napisala sledeće: „Amandman se ne prihvata iz razloga zato što nije u logičnoj vezi sa članom 16. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, s obzirom na to da su tim članom utvrđena budžetska ograničenja rashoda za zaposlene“ Znači, ministre, vi ste ovo pretpostavljam predložili Vladi, a Vlada je rekla da ovi amandmani nisu u logičnoj vezi i, naravno, da nisu, ne služe ničemu, osim da se ovde ne dozvoli da govori o Zakonu o budžetu u pojedinostima. Zahvaljujem se ministru na preciznim i jasnim odgovorima. Znači, što se tiče amandmana, Vlada ih je odbila, kao što znamo, a ministar je sada ponovio da su oni pravno mogući, ali da su besmisleni, jer su ne sprovodivi, i to je ono što smo mi govorili, što sam ja govorio, i to je prava ocena. Pozivam kolege, pošto su vam svi amandmani, a ispravni su, siguran sam da treba da oborite svoju Vladu, ali pošto se Vlada ne da, ili podnesite zahtev za smenu Vlade, ili povucite svoje amandmane, jer očigledno neće biti prihvaćeni. Nećete ni vi smeti da glasate za njih. Čikam vas da u danu za glasanje glasate tako da budu usvojeni, ne da glasate 20%, nego da budu usvojeni ti amandmani. Posebno mi je drag odgovor uvaženog ministra na drugo pitanje, a vezano za kineski aranžman. Recimo, Narodni muzej, a niste još, ili ne znam šta još beše, a niste još, a da onu fabriku čipova, ne, niste ni to još. Znači, OK, trebalo je da popravite i to i da se zna da se raspisuju tenderi tako da dođemo do toga da vidimo ko nudi najbolje ponude, pa da vidimo. Može da bude kineski kredit, ako je povoljan, a da izvode firme iz Svrljiga, Niša, Velike Plane, izaberite gde još. To je isto moguće, i to se radilo nekada. Drugi deo je jako važan. Jedan kolega me je pitao, pa da dam odgovor. Lengli, nešto „Sablja“, duvanska industrija, ove, one. Za duvanske sam rekao i „Lukoil“. to je ovaj mali od preko puta. Nisam bio u Lengliju, ali su mi neki ljudi iz te službe tada još ukazivali na to da je neki seljak ili neki zeka ili neki seljak zeka uzeo neku pšenicu i da je seljak i zeka ili zeka i seljak, a tu je kolega sad, poslao svoju ženu u zatvor zato što je pojeo taj zeka iz Diznilenda, iz crtanog filma, ili taj seljak pojeo nekom pšenicu. Ja sam to oštro demantovao. Znamo dobro da zečevi ne jedu pšenicu. Pšenicu jedu pacovi i krupna stoka. Član 107. gospođo Gojković. U pitanju je povreda dostojanstva Narodne skupštine. Ja razumem da su ovi žalosni ostaci onoga što se zove opozicija u Srbiji nervozni zbog toga što su poslanici SNS iskoristili svoje pravo da podnesu amandmane.

Time pokazujemo da nam je itekako stalo do rasprave o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2018. godinu, ali ne vidim mnogo vas iz tzv. pozicije, koji pričate kako vam je interes građana na prvom mestu. Kod gospodina Đurišića vidim njega i ove dve gospođe iza njega. Ne znam gde su svi oni silni borci za ljudska prava i slobode koji pričaju o „Savamaloj“, o tome kako se u Srbiji teško živi itd. Toliko im je stalo do građana, ali ih boli činjenica što su poslanici SNS podneli amandmane. Ovaj što je bio premijer pominje neke pacove, zmije. Izgleda da je pomešao pića. Ono što je suština to je da to koliko vremena imate za raspravu, pa o tome ne odlučuje SNS, o tome ne odlučuje predsednica Skupština Maja Gojković, o tome odlučuje narod na izborima.

Rekao sam da nije nelogično da se kaže – bonusi i nagrade da i regionalni razvoj. A to znači, ljudi koji rade na projektima regionalnog razvoja kao što su projekti vodosnabdevanja , kao što su ovi pogranični projekti, kao što su ljudi koji rade u državnim službama na granici itd. će posebno imati prednost. To je moguće kao logička veza, zašto da ne? Ali, kad naše kolege kažu da nisu u logičkoj vezi, oni govore o sadržaju člana 16. i drugih kriterijuma koji se odnose na potpuno druge članove i Zakona o budžetu i Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetu konkretno 2017. godine. Prema tome, ovo je logička veza, a ja kažem da nije nelogično reći da mogu bonusi da se daju imajući u vidu posebne aspekte regionalnog razvoja. Ne znam, ja u stvari volim da se mi ovde vežbamo u retorici, ali nije moja namera bila da negiram ono što smo rekli, da li su članovi u logičkoj vezi ili je moguće logički nagrade usmeriti na tu oblast. Gospođo Gojković, povređeno je nekoliko članova Poslovnika, pa ću navesti sve njih i obrazložiti kako. Povređen je član 107. koji kaže da govornik na sednici mora da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Aleksandar Martinović je ovde izgovorio, vi ga niste prekinuli, niste ga opomenuli, da ovde sede žalosni ostaci onoga što se zove opozicijom u Srbiji. Na taj način vi pokazujete da ne poštujete ne nas, već da ne poštujete građane Srbije koji su birali narodne poslanike koje ovde sede. Ako je nešto žalosno, onda to svakako ne može biti opozicija, jer nije ni odgovorna za stanje u državi. To je vlast. Druga stvar, prekršili ste član 104. i 158. stav 7. time što se dali ministru Vujoviću pravo na repliku. On niti ima pravo, niti ima osnova. Gospodin Đurišić je citirao obrazloženje Vlade koje je Vlada dala zašto ne prihvata amandmane koje su podneli poslanici vladajuće koalicije. Citirao. Nikoga nije uvredio, nikoga nije pomenuo po imenu. Nije pogrešno protumačio bilo koje izlaganje. Dakle, nikakvog osnova za to nije bilo. Treća stvar, prekršili ste član 103. koji kaže da ste bili dužni da mi date reč odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, a to je bio Aleksandar Martinović. Umesto to da uradite, vi ste opet na jedan nedemokratski i nedozvoljen način pogodovali ministru i dali njemu mogućnost da govori pre narodnih poslanika. Molim vas jedanput naučite da narodni poslanici imaju prednost u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Oni su državni službenici. Niste u pravu ni u jednom slučaju, ali hvala što ste naveli toliko članova, tako da jedno vreme neće moći da dođe do povrede Poslovnika po istim članovima, a kao što znate, shodna primena Poslovnika važi za sve učesnike u raspravi, te pravo na repliku ima i ministar Vujović u skladu sa članom 104. stav 3. (Nemanja Šarović: Želim da se izjasni Skupština o sve tri primedbe.) Te time, svaki pravnik ili svako ko zna da tumači Poslovnik zna da se pravne norme ne tumače dva slova ovamo, tri ovamo, nego Poslovnik u celini.

Poslovnika Narodne skupštine, u vezi govora kolege poljoprivrednika, koji po ne znam koji put je pokušavao da aluzijom imputira i da optuži neosnovano verovatno mene. S tim u vezi, gospodin Knežević je tu, bilo bi dobro da se izjasni u vezi robnih rezervi, na čiji je zahtev izvršena kontrola i šta je pronađeno 2013. godine? Znači, ja tajni nemam. Čak naprotiv, ovo može svako da pogleda, pa i kolega poljoprivrednik u pokušaju. Tu piše da kao fizičko lice i predstavnik pravnog lica nisam imao nikakve poslove sa Republikom direkcijom za robne rezerve. Nisam ostvario nikakve prihode. Nikada nisam tražio usluge, niti zvao telefonom. Sad, šta još treba da uradim da neko ne povredi dostojanstvo na ovaj način, a gle čuda, gospodin Knežević zna, kontrolom na moj zahtev 2013. godine, koju je on uradio zajedno sa gospodinom LJajićem, utvrđeno je da ostatak 80 hiljada tona. Gospodine Kneževiću, da li ja tu nešto grešim i kaže da su to sve pronašli u silosima koji su uknjiženi na pomoćnika ministra Dobrivoja Sudžuma, onog istog koji je imao poslovni odnos sa mojim kolegom poljoprivrednikom, odnosno onim koji je njemu dao premiju od 525 hiljada evra.

Koja replika? Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem. Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministri, poštovane kolege poslanici i poslanice, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u kome se dodaje stav 3. koji glasi – izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi položaj najranjivijih društvenih grupa u Republici Srbiji. Obrazloženje – cilj ovog amandmana je da ovim zakonskim rešenjem postigne se jasna formulacija i definicija ciljeva u svrhu pružanja podsticaja potpune uključenosti u sve tokove društvenog života najranjivijih društvenih grupa u Republici Srbiji. Ono što najpre moram da istaknem, to je da je budžet Republike Srbije, a i ovaj predlog zakona zasnovan ne ekonomiji znanja, za razliku od onih koji su budžete donosili na ekonomiju neznanja, odnosno, na ekonomiji trange, frange. Ovaj budžet Republike Srbije donet je na ekonomiji znanja. Takođe, želela sam da istaknem da su ekonomska politika i socijalna politika u direktnoj uzročno posledičnoj povezanosti. Šta to znači? To znači da je ekonomija jedne zemlje baza jedne države. Ako shvatimo državu kao jednu kuću, onda je ekonomija temelj te kuće, a socijalna politika krov, odnosno to je nadogradnja. Upravo zato, ekonomski najrazvijenije zemlje zapadne Evrope, a mi smo zemlja na putu evropskih integracija, imaju osim ekonomske politike i najrazvijeniju socijalnu politiku i sve one mere koje država preduzima sa aspekta socijalno zaštitne funkcije, radi na kraju krajeva, ispunjavanja Ustavom garantovanog prava na socijalnu pravdu svakom njenom građaninu. Kako su uključivali u društveni život oni koji su vladali do 2012. godine, najbolje se vidi na rekonstrukciji dvorca „Heterlend“ i na krađi 157 miliona državnih para, Bojana Pajtića, od dece ometene u razvoju. Taj dvorac „Heterlend“ i njegova rekonstrukcija upravo je trebalo da posluži deci koja imaju teškoće u razvoju i koja zbog tih teškoća, kroz razne aktivnosti u tom dvorcu su trebala da unaprede svoj položaj. Do čega je došlo? Došlo je do krađe državnih para. Došlo je do pljačke para od dece, osoba sa invaliditetom, od dece ometene i od dece sa teškoćama u razvoju. Šta je u svemu ovom pljačkaško? Pljačkaško je to što su sve pare prebačene na račun izvođača radova, a to je firma „Gardi“, najpre avansno, a zatim, gle čuda, pred početak izbora 2012. godine, kada je SNS pobedila, oni su uplatili i ostatak ovog novca ovom preduzeću. Kakva je situacija? Situacija je takva, ako građani mogu da vide, ovo radi građana Srbije pokazujem, da je ovaj dvorac „Heterlend“ i dalje bez krova, bez prozora, bez vrata, zarastao u korovu, i ne služi naravno, onoj svojoj osnovnoj nameni, a to je punom uključivanju dece osoba sa invaliditetom i druge dece sa teškoćama u razvoju u društveni život. Šta je uradila Vlada Aleksandra Vučića od 2014. godine? Najpre moram da kažem da je predsednik republike, gospodin Aleksandar Vučić, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom bio pokrovitelj te manifestacije 3. decembra u Palati Srbija. Zatim, moram da kažem, da je za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u vreme njegovog mandata iz IPA fondova opredeljeno 3,5 miliona evra za otklanjanje svih arhitektonskih barijera koje predstavljaju poteškoću u kretanju osoba sa invaliditetom. Svakako i dalje ću nastaviti, jer pitanje društvene uključenosti i sve ono što je uradila Vlada Aleksandra Vučića i ova Vlada koja nastavlja taj kontinuitet, a tiče se osoba sa invaliditetom, takođe zaslužuje pažnju. Poslaniče Đurišiću, jel po amandmanu ili ste slučajno u sistemu? [[Marko Đurišić: Tražio sam repliku na izlaganje gospodina Martinovića.]] Dobro, da. U skladu sa Poslovnikom, sve u redu. Na član 1. amandman je podneo Darko Laketić. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovani ministri sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, dakle, ovim članom zakona na koji je podnet amandman uređuju se prihodi i primanja sa jedne strane i rashodi i izdaci u budžetu Republike Srbije, sa druge strane. Amandman koji sam podneo glasi – izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi efikasnost lokalne samouprave u Republici Srbiji. NJegov cilj zaista jeste da dodatno podstakne efikasnost lokalne samouprave i kontrolu. Zašto smatram da je ovo vrlo značajno? Zato što je činjenica da u velikom broju lokalnim samouprava ostavljana ogromna dubioza. Ostavljeni su veliki dugovi u periodu vršenja vlasti bivšeg režima. Ono što je žalosno, jeste da ta dugovanja do dana današnjeg čak nije bilo moguće u nekim lokalnim samoupravama uopšte izmiriti. Samim tim, ne samo da je ugrožena likvidnost lokalnih samouprava, već je neposredno ugrožen i sam budžet Republike Srbije. Zato je bitno striktno pratiti izvršavanje budžeta, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanja garancija. Neophodno je pratiti i kontrolisati upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda isto tako, od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava. Kao loš primer gde lokalna samouprava nije kontrolisana jeste primer Opštine Prokuplje, gde je ukupan dug lokalne samouprave i njenih javnih preduzeća i ustanova, po svim osnovama, sa presekom u 2012. godini, preko dve i po milijarde dinara. Javašluk, sistematsko isisavanje novca i bahatost, bila je tada ustaljena praksa. Ono što je katastrofalno jeste da, podsetiću, budžet Opštine Prokuplje iznosi jednu milijardu i 100 miliona dinara i ovo govorim pre svega da bi shvatili razmere ove katastrofe. Dame i gospodo, ja se moram zaista složiti da je amandman koji je podnet izvanredan. Na ovaj član Predloga zakona, verovali ili ne, poslanici vladajuće koalicije podneli su čak 20 amandmana.

To pokazuje zaista zanimljive odnose u vladajućoj koaliciji. Vi iz vladajuće koalicije, koju je podržavate, predlažete Vladi da unapredi efikasnost lokalne samouprave. Vlada ne prihvata. Predlažete da se unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji, Vlada ne prihvata, da se unapredi makroekonomska stabilnost, Vlada opet ne prihvata. Pa predlažete da se unapredi položaj najranjivijih društvenih grupa, Vlada ne prihvata, da se podrži razvoj privrede u Srbiji, Vlada ni to ne prihvata. Pa tražite da se podrže investicije, Vlada ne prihvata, da se osnaži sistem odbrane u Republici Srbiji, Vlada ni to ne prihvata, da se modernizuje Srbija, ni to. Da se podrži razvoj Republike Srbije, opet Vlada ne prihvata. Da se osnaži zdravstveni sistem, Vlada ne prihvata. Pa tražite da se unapredi razvoj infrastrukture, ni to Vlada Republike Srbije ne prihvata. Tražite ravnomerni regionalni razvoj, Vlada Republike Srbije ne prihvata. Efikasnost finansijski institucija, ni to ne prihvata Vlada Republike Srbije i čitav niz drugih amandmana. Slušajući ovu raspravu, meni je bilo pomalo neprijatno zbog činjenice da ministar finansija i drugi ministri koji tu sede, nisu se udostojili nijednog poslanika vladajuće koalicije da vam na bilo koji način odgovore. Ministri odgovaraju samo predstavnicima opozicije, što pokazuje da nas makar malo poštuju, ali kada o amandmanima govore predstavnici vladajuće koalicije, nema nikakvog odgovora. Ministar Vujović i Vlada Republike Srbije su taj odgovor spojili u dve reči, oni kažu – niđe veze nema sa tim vašim amandmanima. Citiraću njihov odgovor, kaže – amandmani se ne prihvataju iz razloga što nisu u logičkoj vezi sa članom 16. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. U dve reči - niđe veze. Dakle, vi predlažete, Vlada ne prihvata, podnesete 20 amandmana na jedan član zakona, stotine i stotine amandmana na sve ove zakone. Sada se tu postavlja pitanje, ako vas ne poštuje Vlada i ministri, kako vi možete za njih glasati? Ako podnesete amandmane koji su dobri, pa ovo bi opozicija, ko normalan neće da se unapredi efikasnost, borba protiv korupcije i kriminala, zdravstvo, školstvo i sve ostalo. Ali, to Vlada Republike Srbije neće, ne prihvata. Plus kaže da ste potpuno promašili temu i da nikakve logičke veze to što vi predlažete nema sa onim članom zakona na koji ste amandmane podneli. Prema tome, naš narod kaže – ne pada sneg da pokrije breg, treba da se vidi kakvi odnosi u vladajućoj koaliciji postoje, treba da se vidi koliko vas ministri ne poštuju, neće ni da vam odgovore na primedbe. Ja mislim da vas i ne sluša većina ministara, ali to sve treba da bude javno. Vi podnosite i dalje amandmane, dobro je da ih podnosite, da ukazujete koliko loše radi Vlada Republike Srbije, ali i da građani Srbije vide koliko ministara u Vladi Republike Srbije, to što vi mislite, ne zanima. Dame i gospodo narodni poslanici, čim nema Nece Konstantinovića, javlja se dežurni advokat Demokratske stranke i bivšeg režima, da kaže nešto i on o ovim našim amandmanima. Dakle, svi amandmani poslaničke grupe SNS su apsolutno kompatibilni sa politikom Vlade Republike Srbije koja je vođena u 2017. godini. Dakle, Vlada Republike Srbije u 2017. godini i te kako je vodila računa i o razvoju lokalne samouprave i radila je na osnaženju sistema odbrane, dakle, stigli su ti migovi koje vi nazivate kantama. Vodi se borba protiv kriminala i korupcije, neki vaši visoki funkcioneri su osuđeni, neki bivši ministri su osuđeni, neki bivši pokrajinski poslanici DS su osuđeni, i te kako je Vlada vodila računa o razvoju zdravstvenog sistema u Republici Srbiji, završava se Klinički centar u Nišu, biće veliko otvaranje 17. decembra. Nabavljena je najsavremenija medicinska oprema, a poslanička grupa SNS je ovim amandmanima samo htela da naglasi koliko je važno da se i u 2018. godini vodi računa o svim ovim temama koje su životno važne za građane Republike Srbije. Da li će Narodna skupština u danu za glasanje da izglasa ove amandmane, to ćemo videti. Vama, gospodine Vujoviću, želim da se zahvalim na tome što strpljivo slušate komentare na amandmane koje je podnela poslanička grupa SNS. Želim da vam se zahvalim zato što ste vi jedan od najznačajnijih ministara u Vladi Srbije, kao ministar finansija koji je pružao podršku svemu onome za šta se zalažu poslanici SNS, a to je i razvoj lokalne samouprave i borba protiv kriminala i korupcije i osnaženje sistema odbrane i pravosudnog sistema i svih drugih državnih sistema u našoj zemlji. Samo da vam kažem nešto, gospodine Vujovići, pošto ovi iz ove žalosne opozicije to ne znaju, niste vi gost u Narodnoj skupštini, ovo nije slava, ovo je sednica Narodne skupštine i vi ste učesnik u raspravi na sednici Narodne skupštine, na način kako je to definisano Poslovnikom. Vi niste državni službenik. Državni službenici su pomoćnici ministra, a vi ste ministar, vi ste izabrani od strane Narodne skupštine i imate punu podršku za ono što radite i kao što ste imali puno uspeha u 2017. godini, ja vam želim puno uspeha i u 2018. godini. Prvo, zahvaljujem se gospodinu Martinoviću. Apsolutno ne postoji razlike u sadržini, u porukama, u namerama. Govori se o logičkoj vezi sa članom 16, ne sa drugim programskim dokumentima, samo sa članom 16. Pogledajte originalni tekst člana 16, on govori o tome da se, pozivajući se na „Službeni glasnik“, u budžetskoj 2017. godini neće vršiti obračun isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada. Mi sami sebe ograničavamo. Drugo, u toj godini se ne mogu isplaćivati zaposlenima i korisnicima budžetskih sredstava ni bonusi prema međunarodnim kriterijumima, koji predstavljaju nestandardne, netransparentne oblike nagrada. Onda, dodajemo izmenu koja kaže – izuzetno od ovoga što piše u stavu 1. i 2, dozvoljava se isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, na osnovu odluke Vlade. Znači, ovde je pravna nijansa u tome što se pojedinačne, decentralizovane odluke koje su se pre donosile na nivou ministarstva i jedinica lokalne samouprave, neće dozvoliti, ali se dozvoljava kad to radi Vlada, jer to mora da bude argumentovano i mora da bude u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, u okviru sredstava koja su predviđena kao ukupni rashodi za zaposlene. To je bitna razlika u odnosu na prethodne fiskalne godine. Nikakvog neslaganja i razdora nema.

Čuli smo da je kolega prethodnog govornika nazvao portparolom DS. Naravno da nije i naravno da nikad neće ni biti, jer DS ima svoje poslanike i govori o svojim stavovima na jasan način. Vrlo je važno govoriti o zdravoj logici i osnovnoj logici. Mislim da je važno pitanje koje je upućeno gospodinu ministru, jer od vas gospodine ministre i treba očekivati odgovore na sve ove amandmane koje danas čujemo. Govorim o amandmanima na izvršenje budžeta za 2017. godinu. Evo, zakon ne može da bude usvojen do 15. decembra. Ostaje 15 dana u ovoj godini za realizaciju svih ovih velikih ciljeva koji se predlažu, od održivosti Republike Srbije, od unapređenja obrazovanja, unapređenja zdravstva, unapređenja lokalnih samouprava. Dakle, pomozite nam da odlučujemo o tome da li ćemo podržati predložene amandmane kolega. Mislim da je važno da vi iskažete stav o svakom pojedinačnom predlogu amandmana, da bismo na lakši način odlučivali. Inače, čuli smo na tu temu unapređenja zdravstva, kroz izgradnju Kliničkog centra u Nišu, važan projekat i te kako, svako u Nišu i južnoj Srbiji se sigurno raduje i u čitavoj Srbiji. Ali, mislim i da su važne teme na koji način i sa kojom efikasnosti je sprovođen čitav projekat. Čuli smo optužbe i bivšeg ministra, u stvari sadašnjeg ministra zdravlja, koji je optužio zadužene za realizaciju tog projekta, da rade netransparente stvari i da će se on obračunati sa takvim načinom izvođenja. Takođe, mislim da je važno pitanje, pred najavljeno otvaranje Kliničkog centra u Nišu, da li će taj objekat imati upotrebnu dozvolu, jer upotrebna dozvola treba da garantuje bezbednost i upošljenih, i onih lekara i sestara koji se useljavaju u tu zgradu, naravno i pacijenata? Da li će sva oprema koja je nabavljena biti u funkciji? Da li će biti instalirano na vreme? Da li je to još jedno otvaranje koje će biti učinjeno zbog javnosti, a pre dobijanja upotrebne dozvole za taj projekat? Dakle, ovo su amandmani koji insistiraju na većoj efikasnosti rada Vlade i pojedinih institucija. Ovo je samo jedna od tema, ali ja molim gospodina ministra da nam daje odgovore na ove predloge amandmana, da bismo znali na koji način da odlučujemo kada budemo glasali o njima. Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18 časova. Gospođo Gojković, ponovo je povređeno nekoliko članova Poslovnika, a pre svih član 107. koji kaže da govornik na sednici mora i treba da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Vi ste čuli maločas da se gospodin Martinović obratio meni, pomenuo je i moje ime i omalovažio me time što je rekao da sam ja u svojoj raspravi nastupio kao advokat DS.

Ako ste primetili, oni su tvrdili da predstavnici vladajuće koalicije ne treba da podnose ovoliko amandmana. Ja sam ih pohvalio i rekao da je lepo i dobro to što su oni primetili da Vlada ne radi dobro i da treba da radi bolje. Dakle, ja ni na koji način nisam mogao biti doveden u vezu sa DS, niti biti okarakterisan u političkom smislu kao advokat DS. Da je to u stvarnom životu, dakle, da to nije u skupštinskoj raspravi, to ne bi bilo uvredljivo, svako kao advokat može zastupati bilo koga, ali je u skupštinskoj raspravi uvredljivo. On se meni neposredno obratio, što je takođe zabranjeno u skladu sa ovim Poslovnikom, nije na to imao pravo i time je povređen i član 104. koji kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, itd, pogrešno protumači njegovo izlaganje, što je očigledno da je gospodin Martinović pogrešno protumačio moje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ja sam repliku tražio, a vi meni to pravo omogućili niste. Hvala lepo. Odmah da vam kažem da je vaša poslanička grupa ovlastila Zorana Krasića po raspravi po amandmanima, a to što ste vi nečiji zamenik, šefa poslaničke grupe, u ovom delu sednice ne predstavlja neku bitnu … (Nemanja Šarović: Ja sam se javio po Poslovniku…) Dozvolite mi da odgovorim, a da vi ne vičete na mene i da ne kontrirate mojim stavovima. Znači, taj deo vašeg izlaganja ne stoji. Članovi 106. i 107, to je svaki građanin Srbije već zapamtio, da svi poslanici kada ne znaju šta da kažu, kažu 106. i 107.

A što se tiče člana koji daje pravo na repliku, i to vrlo dobro znate, da o tome odlučuje predsedavajući, a ne onaj ko traži repliku, bez obzira koliko bio uporan, glasan itd. Tako da, ni to ne stoji, inače bi bilo ovo mesto potpuno obesmišljeno. Ličilo bi na skretničara na železničkoj stanici ili na aerodromu, koji bi samo čitao nešto ispred sebe, a ne bi upravljao sednicom.

Hvala. Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji“ Cilj amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji. U ovoj Vladi upravo sede eksperti. Ekspert u obrazovanju znači biti u vrhu obrazovanja. Ovde sedi gospodin Vujović koji je radio u Svetskoj banci, ekspert. E, za to služi obrazovanje. Eksperti treba da vode ovu državu, a Bogu hvala, od pre par godina i vode.

Koliko je važno obrazovanje, prepoznato je i kao najveći prioritet, pokazuje i budžet za 2018. godinu. Naime, po prvi put je za obrazovanje u budžetu izdvojeno 21 milijardu sredstava ili dinara više, a ukupna cifra iznosi 197 milijardi dinara. Zato što će biti povećanja plata. Tako mi radimo. A vi? Mi gradimo škole, vrtiće, renoviramo škole, renoviramo vrtiće, a vi? Umesto da izgradite u Bečeju čuveni dom za decu ometenu u razvoju Heterlend, od toga je ostala samo tabla. Pa, da li mislite da svi građani, obrazovani i neobrazovani, misle da ta tabla vredi milion i po evra? Sramota. Mi pišemo amandmane i vrlo su konstruktivni, jer teško je kritikovati eksperte, a svaki vaš amandman otprilike izgleda – briše se. To se zove jednoumlje, a ne ovo što mi radimo. Zatim, obrazovanje treba da podstakne inovaciju, kritičko mišljenje, a ne malverzacije. Mi ćemo se potruditi da se tako nešto nikada više ne desi. Hvala na pažnji. Nastaviću kasnije. Gospođo Gojković, nije deplasirano da sada, posle koleginice, pričamo o povredi člana 38. Obraćam se vama i molim vas da ubuduće, kao neko ko ima toliko iskustva i na tom mestu i kao narodni poslanik, upozorite i Aleksandra Martinovića i svakoga ko upotrebi izraz, a da to bude onako u paketu, ostaci nekakve, kako on reče, žalosne opozicije. Jer, član 38. govori o tome da u Narodnoj skupštini postoje poslaničke grupe. Cela situacija se odvijala oko Nemanje Šarovića i poslaničke grupe SRS. Jer, da mi nismo taj ostatak onih koji su pljačkali Srbiju, onih koji su Srbe isporučivali Hagu, onih koji su izvršili pljačkašku privatizaciju, ostavili na stotine hiljada ljudi bez posla, kao što su to zaista ostaci režima DS i svih ovih njenih satelita, govori činjenica da smo se mi i za ovu sednicu pripremili veoma stručno, ozbiljno i podneli niz amandmana, nekoliko stotina.

Dakle, član 38. nama daje pravo da mi kao opozicija, ali jedina opozicija i poslanička grupa govorimo i ukazujemo na ono što ne valja u radu i predsedavajućeg i, pre svega, vladajuće većine.

Gde bi me to odvelo kad bih ja stalno opominjala poslanike da govore lepo jedni o drugima? Ali, član 38. ne daje pravo samo jednoj poslaničkog grupi da učestvuje u radu. Poslanička grupa učestvuje u radu Narodne skupštine na način utvrđen zakonom i ovim Poslovnikom, a vi ste negirali pravo poslaničke grupe SNS da učestvuje u radu, u skladu sa zakonom i Poslovnikom, i da podnosi amandmane.

No, dobro, to je vaša politika i građani Srbije će to osuditi. Mi smo predložili da se ovaj član briše upravo iz razloga koje je govorila prethodna govornica iz SNS. Pa, dragi naprednjaci, šest godina ste na vlasti, šest godina upropaštavate sve ono što je dobro u Srbiji. Zašto ne pohapsite sve lopove u ovoj zemlji? Zašto niste pohapsili sve koji su nešto loše uradili? Demokratska stranka se prva zalaže za to. Te vaše priče usled nedostatka programa, plana, rezultata i boljeg života građana, što svaljujete na lažni kriminal i lažnu korupciju, ne možete više da prodajete građanima Srbije i to ćete videti 24. decembra na ovim izborima. Šest godine ste na vlasti, uhapsite sve koji su nešto radili. To je u interesu države. Pa vi ovde odbijate amandman vašeg poslanika koji govori o kriminalu i korupciji, odbijate amandman vašeg poslanika koji želi bolje školstvo. Zbog čega? Zato što znamo čime se vi bavite i kakve su vaše namere. Namere su puni vaši džepovi, a prazni džepovi građana Srbije. Tako da slobodno pohapsite sve građane koji su nešto radili mimo zakona. Prvo krenite od političara, naravno, i usvojite zakon koji mi takođe predlažemo iz DS-a da se vidi ko je šta, kada i koliko stekao. Prvo da krenemo od ministra Vulina koji ima stan od 250 hiljada evra, a možemo da krenemo i od mene koji živi u dedinoj kući u selu Glibovac, na koju sam jako ponosan i to svi znaju. To može da se proveri, ko gde živi, ko šta ima od imovine i možemo sve lepo transparentno da odradimo. Ja sam ponosan na svoje poštenje i na poštenje svih ljudi iz DS-a koji ovde sede, a o vašem poštenju ćemo videti kada odete sa vlasti. Znači, možemo šire malo da diskutujemo, ne moramo o amandmanima. Zahvaljujem, predsedavajuća. Evo, krenućemo od prethodnog govornika. Ko o čemu, prethodni govornik o poštenju. O dedinoj kući, a u stvari se protivi amandmanu koji govori o unapređenju obrazovanja. Znači, nije potrebno obrazovanje, ali je dobro biti član stranke koja napravi rupu u budžetu lokalne samouprave od četiri milijarde dinara. Nije dobro biti ekonomski ostvarljiv, održiv, razvojan budžet, nego imati budžet koji će da plaća radnike lokalne samouprave preko fudbalskog kluba ili preko kafića ili preko javnih preduzeća koji su već zaduženi. Znači, to su modeli kako treba voditi lokalne samouprave, a ovako kako treba voditi budžet Srbije, sa ekonomskim rastom od 3,5%, to ne valja. E, pa građani Srbije znaju gde je rast, gde je prosperitet, gde njihova deca mogu da očekuju sigurnu budućnost. Hvala. Zahvaljujem, predsedavajuća. Samo ću vam pročitati odgovor Višeg javnog tužilaštva na pitanje poslanika Marijana Rističevića od 12. oktobra 2017. godine. U drugom pasusu kaže: „Pred Višim javnim tužilaštvom u Smederevu u toku je pretkrivični postupak koji se odnosi na prijavljene zloupotrebe prilikom kupovine i prodaje zemljišta i objekata bivšeg Doma JNA u Smederevskoj Palanci, u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“ Onda stvarno možemo da razumemo pobunjenika u pokušaju da bude iz tog razloga u zatvoru, a ne kao kriminalac. Hvala.

Dame i gospodo, Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu suštinski govori o makroekonomskoj stabilnosti i moj amandman se tiče toga. Kada već suviše dugo, već tri godine, a to je za srpske uslove neverovatno dug vremenski period, nemate bitne izmene u Zakonu o budžetu, ovaj zakon koji mi danas glasamo, u stvari, ne može baš tačno da se nazove zakon o rebalansu budžeta, jer mi u budžetu u ekonomskim klasifikacijama ne menjamo nijednu ekonomsku cifru. Znači, mi imamo suštinski tačan, realan i planski budžet koji planiramo već treću godinu. Na osnovu toga mi jesmo došli u situaciju da možemo da promenimo neke stvari, pre svega koje nam pružaju mogućnost lakšeg i boljeg funkcionisanja. Pre svega, odnosi se na rast društvenog bruto proizvoda, jer kada nam raste društveni bruto proizvod za 2%, onda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, član 27e, dođemo u situaciju da možemo da povećamo iznos koji se odnosi na rashode za zaposlene i koji iznosi u toj ekonomskoj klasifikaciji 8% Dakle, kada imate rast društvenog bruto proizvoda koji vam stvara dovoljan gep da možete da idete na isplatu i povećanje rashoda za zaposlene, odnosno isplatu bonusa, i kada istovremeno u budžetu Republike Srbije, što je redak slučaj, za 2017. godinu imate deficit, odnosno nemate ga, imate suficit od 76 milijardi, a na nivou opšte države od 90 milijardi, onda to stvara mogućnost da posle uspešne makroekonomske politike koju sprovodite ostvarite pogodnosti pa da na neki način nagradite i građane Srbije i zaposlene u javnom sektoru, jer su svi oni tu da država Srbija funkcioniše bolje i kada plaćaju porez i kada ostvaruju prihode, oni su jedinstvo sa makroekonomskim i fiskalnim poretkom države Srbije. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović. Zahvaljujem, predsedavajuća. Ukoliko prekoračim vreme kao predlagač, molim da mi oduzmete od vremena poslaničke grupe. S obzirom da je devet poslanika iz različitih političkih stranaka podnelo niz amandmana koji se odnose na ciljeve održivog razvoja, želela bih malo da objasnim, zbog drugih poslanika, šta je bila namera ovih amandmana. Oni se odnose, naravno, set zakona, prva tri su sastavni deo ovog paketa koji govore o budžetu Srbije. Pre svega, ciljevi održivog razvoja su postali obavezna Agenda 2030, odnosno nastavak agende koju Srbija, naravno, nastavlja kroz evropske integracije, tzv. EU program 2016-2020, i taj sled je Agenda 2030, koju smo na osnovu ratifikacije Pariskog sporazuma ovde u Skupštini Srbije se obavezali da implementiramo. Vlada Republike Srbije je zadužila ministra za demografiju gospođu Slavicu Đukić Dejanović da bude koordinator za ovaj program i Vlada Republike Srbije prosledila je inicijativu parlamentu Srbije gde je gospođa Maja Gojković pokrenula inicijativu za formiranje Fokus grupe poslanika koji će se baviti uopšte parlamentarnim delom posla, kada su u pitanju implementacije ciljeva održivog razvoja. Mi smo na osnovu saradnje UNDP-a i parlamenta Srbije imali prilike da čujemo ceo program i ono šta znači parlamentarna saradnja u ovom delu. Jedan od celog tog programa parlamentarne saradnje i rada Fokus grupe u budućnosti koji se očekuje od nas parlamentaraca je i deo način finansiranja implementacije ovih ciljeva. Kada pričamo o načinu finansiranja, taj deo obično se vezuje za sve zakone koji se odnose na budžet i rebalans budžeta. Zato što 17 ciljeva Agende 2030 sadrži 169 podciljeva. Ti osnovni ciljevi su grupisani u pet delova. Jedan je koji se odnosi na smanjenje siromaštva, obrazovanje, kulturu, deo koji se odnosi na sam ekonomski rast koji direktno utiče na prvih sedam ciljeva, zatim ljudski resursi, odnosno mogućnost stanovništva da implementira i prihvati primenu ovakvih ciljeva, treći deo je primena visokih standarda zaštite životne sredine u cilju očuvanja zdravlja ljudi i pokretanja potpuno novog vida zelene ekonomije i deo koji se odnosi na institucije, zaštitu ljudskih prava i međunarodnu saradnju. Onaj peti deo koji je vezan isključivo za Srbiju, a za razvijene zemlje nije, zato što su oni već dosta toga prošli, je proces evropskih integracija. Na osnovu procesa samih evropskih integracija mi smo mnogo toga već započeli. Znači, sve javne politike koje se odnose na održivi razvoj su usvojene, ali onaj deo koji se odnosi na sam budžet, primera radi, raspodelu budžeta, pa i u ovom delu kada pričamo o rebalansu, znači, bonusi i nagrade, treba da sadrže određene standarde koji se odnose održivi razvoj. Kada govorimo o ekonomskom rastu, očito je da ta grupa ciljeva održivog razvoja pokazuje da smo aktivnom politikom ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije u protekle četiri godine, pogotovo ove zadnje tri, imali veliku snagu i mogućnost da ono što je bio budžetski problem, a to je velika rupa u budžetu 2014. godine od 250 milijardi na osnovu kredita koji su povučeni ili neodgovorne politike koju su imali prilike da vode oni koji osporavaju ovakvu vrstu amandmana, sada imamo ekonomski rast koji je planiran za sledeću 2018. godinu čak na 3,5% Kada pričamo o ljudskim resursima vrlo je važno da povećanje plata i penzija i određenih davanja bonusa bude u skladu sa mogućnostima i upravo je taj deo koji se odnosi na ovakav amandman trebao da stoji suštinski u svakom predlogu i rebalansa i samog budžeta. Stoga je, i eto naša namera dobra da stajanjem ovakvog amandmana u zakon jednostavno podsetimo da ti standardi mora da postoje. Kada govorimo o institucijama uopšte i o životnoj sredini i treba reći da po prvi put ova Vlada ima zasebno Ministarstvo zaštite životne sredine, koja je planirala 5,8 milijardi dinara za sanaciju problema kada pričamo o upravljanju otpadom i kada pričamo uopšte o zaštiti životne sredine, od toga je 2,7 milijardi dinara su subvencije. To znači da će recikleri koji se bave ovom oblašću imati prilike i dalje da budu podržani od strane državi i da do 2020. godine, kada završimo ili kada otvorimo i zatvorimo poglavlje 27, stvorimo uslove da jednostavno koje su i obaveze EU, ne izvozimo više otpad. To je ono zbog čega danas kada govorimo uopšte o evropskim integracijama, treba reći da je ovaj budžet i za ovu godinu u svom rebalansu jako bitan da sadrži ove ciljeve, ali za sledeću godinu moje kolege će i u samom Zakonu o budžetskom sistemu braniti na određeni način ove amandmane u ovom predlogu, zašto javne politike vezane za ciljeve održivog razvoja treba da postoje. To je naš put za narednih 10 godina, to je naš put za budućnost, to je nešto čemu mi treba da stremimo. To je postavljenje jednog puta u kome Srbija treba da se rame uz rame nosi i sa članicama EU, ali Boga mi i sa članicama UN. To nije amandman koji treba na određeni način diskvalifikovati zato što programi UN su sada podržani i od strane Vlade Republike Srbije i 24. oktobra je bio dan UN kada je premijerka Ana Brnabić i gospođa Zorana Mihajlović, zajedno sa koordinatorkom UNDP su imali prilike da tada daju svoje izlaganje kako će taj put izgledati narednih 10 godina. Jednostavno tada je rečeno da moramo da nađemo način kako da uspostavimo finansijske mehanizme uz pomoć kojih ćemo, jednostavno vršiti implementaciju ovih ciljeva. Oni su uglavnom prema instrukcijama UN utrošene za migrantsku krizu, za sanaciju, znači problemi sa migrantima, za sanaciju deo koji se odnosi na elementarne nepogode, upravljanjem vanrednim situacijama, za ovu godinu je predviđeno 173 miliona dolara. Sigurno je da ta sredstva i za sledeću godinu će biti po određenim instrukcijama planirana, ali nemojte da zaboravite da u vreme onih koji sada se odriču ovakvih inicijativa je potrošeno 230 miliona dolara, a da za to jednostavno nije bilo nikakvog izveštaja i nikakvih budućnosti u smislu budućih javnih politika koje je trebalo implementirati, jer da je to tako bilo mi ne bi imali problem sa ekonomskim padom od 3,6% i ogromnim dugom koji se stvorio kada je u pitanju uopšte održivi razvoj. Znači, održivi razvoj podrazumeva održivo finansiranje. koliko prihoduje toliko morate da trošite. Po prvi put mi ćemo imati suficit, to znači višak prihoda u odnosu na rashode. To što mi moramo da otplaćujemo neke dugove iz prošlosti, to je istorija koja nam govori o tome da u budućnosti treba pametno da biramo one koji će da nas predstavljaju i koji će da zastupaju interese građana Srbije. Bez obzira što ovi amandmani nisu usvojeni, mi smo kao Ženska parlamentarna mreža tri godine se borili za rodno odgovorno budžetiranje, da primer rodne ravnopravnosti uđe u Zakon o budžetskom sistemu. To je bio jako težak put. Da vam kažem, pre svega, od samih kolega koji se nisu slagali sa takvim predlozima, do toga da su nas podržali, da je dve trećine parlamenta glasalo za ovakav predlog. Da ste vi kao ministar bili prvi koji ste prihvatili takve amandmane Ženske parlamentarne mreže i jednostavno takav napredak pokazali i u samom izveštaju EU o Srbiji koji je pokazao da ovakve inicijative koje su možda u datom trenutku previše napredne, mi moramo da krenemo da razgovaramo o njima. Možda nije trenutak da se usvoje i možda način na koji mi predlažemo nije dovoljno dobar, ali je jedna tema o kojoj mi želimo da pričamo i otvaram ovde u Skupštini Srbije i eto poslanici koji su članovi te Fokus grupe, znači, iz četiri različite političke stranke, žele da razgovaraju. Ono o čemu smo govorili i moje kolege, svaka koja želi da unapredi u svom delu budžet Republike Srbije, nije nešto sa čim se vi ne slažete, nego jednostavno način na koji je koncipiran, možda nije prihvatljiv za sam rebalans budžeta. Zbog toga smatram da treba da zaista ozbiljno pričamo o ovakvim predlozima amandmana, da otvorimo jednu debatu u kojoj ćemo na kvalitetan način dati doprinos budućem ekonomskom razvoju Srbije, bez obzira na to iz koje se političke stranke dolazi. Mislim da oni koji su najoštriji kritičari po pitanju ovakvih predloga amandmana, sutra će se dičiti time i ponositi ovakvim predlozima koji su počeli, evo danas.

Hvala vam uvaženi predsedavajući. Poštovani ministre, poštovani ministri u Vladi, ali prevashodno ću se obratiti ministru Vujoviću ja, kao jedan od podnosilaca ovog amandmana. Moja koleginica Aleksandra Tomić je zaista sveobuhvatno istakla značaj održivog razvoja i agende 20, 30 UN. Kada je u pitanju naša država, mi smo se jasno odredili prema sprovođenju ovih ciljeva, naravno, i formiranjem međuresorne grupe na nivou Vlade, ali svakako i mi kao parlamentarci, formiranjem Fokus grupe za kontrolu implementacije upravo ovih ciljeva održivog razvoja. Ono što smatram da je važno da se istakne, jeste da je određenje države u pogledu sprovođenja ciljeva održivog razvoja izuzetno važno i da treba da pronađe svoje mesto u budžetu za 2018. godinu, tačno je i drago mi je da je koleginica Tomić pomenula i naše borbe ovde u parlamentu kada je u pitanju implementacija rodno odgovornog budžetiranja u budžetski proces u Republici Srbiji. Bez obzira na to što je ovo jedan od 17 amandmana, iskreno se nadam da ako ne ove godine onda u budžet za 2019. godinu hoćemo imati upravo ove ciljeve kao deo budžeta.

Konačno sam na jednom od ovih dvadeset amandmana uspela da nađem kauzolitet sa ovim prvim članom Zakona o budžet Republike Srbije za 2017. godinu. Znači, održivi razvoj, šta je cilj održivog razvoja, a ima veze sa ovim članom. Znači, održivi razvoj i kontinuitet, nagrađivanja pogodnih partijskih kadrova zaposlenih kod korisnika sredstava za budžeta. Znači, to već veoma dugo kontinuirano radite i sad ste sve to lepo uspeli da uklopite u održivi razvoj, samo održivi razvoj podrazumeva sledeće. Koliko da uzmemo od građana Srbije, u ovom slučaju, a da pri tom ne narušimo njihov životni standard da bismo dali zaposlenim u budžetskim ustanovama, da bi oni uspešnije sprovodili kvalitativne promene u Srbiji. Gospodine Vujoviću, vi ste između ostalog danas rekli da ste ovde potpisali zakletvu, svi smo je potpisali. Deo te zakletve, između ostalog glasi – da ćete po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi. Nadam se da to pamtimo svi ovde. Zaista smatram, bez imalo cinizma, da vi to zaista možete mnogo bolje od Predloga ovog zakona, za koji zaista smatram negde da je, pa negde i sraman, i da vi treba da koristite po najboljem znanju i umeću građanima Srbije, ali mislim da to ovde nije slučaj i žao mi je zbog toga. Hvala. Hvala koleginice Pavlović.

Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Evo, skoro četiri sata raspravljamo o Predlogu zakona o dopuni budžeta. Javnost treba da zna da se radi od dva člana zakona i da je na ta dva člana podneto 35 amandmana, od toga 25 amandmana poslanika vlasti. Naravno, da ne bude komentara da mi imamo nešto protiv podnošenja amandmana, ne, naravno, svaki poslanik ima to pravo, ali ovo što se dešava na ovoj sednici je očigledan pokušaj opstrukcije da od strane vlasti da poslanici ne bi mogli da govore o Predlogu zakona o budžetu. Isto ono što se pre nekoliko dana dešavalo, kada su poslanici ove novodosovske opozicije ceo dan predlagali neke nove zakone, što takođe imaju pravo, ali ima isti smisao kao i ovo dana. Građani Srbije sasvim izvesno žele da čuju šta to Vlada Republike Srbije predlaže u ovom budžetu. Nažalost, neće moći čuti ni jednu reč u pojedinostima. Ono što ste ministre Vujoviću, u petak rekli, recimo, izazvalo je veliku buru u javnosti i koga god sam srela u toku vikenda ljudi me pitaju šta je ministar Vujović mislio pod onim što je rekao da penzioneri imaju pravo na rešenje o penziji, ali ne i na iznos. Pitali su me da pokušam da im objasnim šta je mislio ministar? Rekla sam, znate šta to znači? To vam je kao kad dobijete rešenje o porezu na imovinu, znači, imate pravo da dobijete to rešenje, a što se tiče novčane obaveze nemate iznos, platite koliko možete, kao što i Vlada plaća, daje za penzije onoliko koliko može, pa bar što se tiče penzionera mogli bi tako da urade. Šta je problem kod ovih amandmana poslanika vlasti? Ovi amandmani nemaju uopšte formu amandmana. Ovo su lepe želje koje bi mogle biti deo neke recimo, strategije. Ne može zakonska norma da kaže da se izvršenje budžeta za 2017. godinu realizuje tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi recimo, efikasnost finansijskih institucija u Republici Srbiji ili bilo koju oblast. To nije zakonska forma. Ono što se postavlja pitanje, što takođe javnost treba da zna, pošto će ista priča biti vezana za ove buduće zakone, ako poslanici vlasti na dva člana zakona imaju 25 primedbi, kako je moguće da oni glasaju sutra za taj zakon, kada imaju 25 primedbi na ono što je Vlada predložila? Isti je slučaj sa budžetom i sa ovim ostalim zakonima. Poslanici kada podnose amandmane, onda i kažu, kada bi se ovi amandmani usvojili, onda bismo mogli glasati za neki predlog. Poslanici vlasti podnesu 1.000 amandmana, imaju 1.000 primedbi ministre na ove vaše predloge zakona i na kraju će verovatno glasati za te zakone. I to govori da oni zapravo ove amandmane podnose samo da bi se sprečila rasprava narodnih poslanika. Ja govorim o poslaničkoj grupi SRS, mi smo podneli umeren broj amandmana, onoliko koliko nam je vreme dozvolilo, s obzirom da smo trideset jednu tačku mogli da pripremamo 48 sati ukupno. Mi smo u svojim amandmanima želeli da skrenemo pažnju javnosti i da zamolimo vas iz Vlade da uradite nešto u interesu građana Srbije, jer budžet onakav kakav ste predložili, ne valja ništa. Možete vi da se hvalite koliko hoćete, ali sprečeni smo da o tome govorimo detaljno. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Vujoviću, prvo, izuzetno poštujem način na koji vi diskutujete danas u parlamentu, jer su vaše diskusije lišene tih dosadnih partijskih okvira, razgovarate sa nama prilično iskreno i otvoreno i možda ste na bolji način nego mi objasnili sav besmisao onih amandmana koje slušamo od 10.00 časova jutros. Mi smo podneli, dva prilično suvisla amandmana, jer želimo da kažemo da smo protiv neodgovornog korišćenja tog diskriminacionog i diskreditovanog prava da delite sredstva bez ikakvih kriterijuma. Da vam kažem, praksa vašeg ponašanja, ne vas lično, ali Vlade, pokazuje da ne možete da objasnite kako i na osnovu kog kriterijuma ste recimo sredstva iz budžetskih rezervi delili opštinama i da su neki predsednici, gradonačelnici dobijali na stotine miliona, a oni su iz vladajuće većine, a da neke opštine nisu dobile ni jedan dinar i gde postoji i jedan promil tog diskrecionog prava da se koriste sredstva građana iz budžeta, tu postoje neke zloupotrebe. Ja sam vam na to upravo ukazao. To je razlog zbog čega smo podneli ovakve amandmane i razlog zbog čega smo protiv ovog zakona. Samo dva amandmana smo podneli. Želimo što pre da dođemo do suštinskih amandmana na Predlog budžeta za 2018. godinu, ono što vladajuća većina ne želi. Vas krivim samo, zato što niste iskoristili vaš autoritet, da ne dođe do ovoga i da suština budu amandmani na budžet za 2018. godinu, jer će on kreirati i politike i život u 2018. godini. Vama na teret ide to, ukoliko ne dođe do toga da raspravljamo o amandmanima na budžet iz 2018. godine. Vas ćemo kriviti. Hvala lepo. Ja razumem vašu poziciju, samo želim da naglasim jedno. Iz ličnog iskustva i iskustva u mnogim zemljama koje su prolazile kroz slične stvari, reforme sistema upravljanja u javnom sektoru u državi i svim povezanim, znači, imamo kod nas državu u užem smislu i ove tzv. indirektne korisnike javnih sredstva, nigde nisu uspeli da reše taj problem time što su abdicirali od upravljanja ili smanjivali pravo upravljanja. Ovo što vi postavljate kao pitanje, mislim da oduzimati pravo da se odlučuje sa odgovornošću, ne znači, nije rešenje. Ovo što vi tražite, treba da se reguliše na drugom mestu, a to je odgovornost za predložena rešenja, odgovornost za donošenje odluka, praćenje realizacije tih stvari i posle toga podnošenje izveštaja o tome. Ja ne bih hteo da time što nekome nešto ne date, nećete nikada rešiti problem. Mi ovim kažemo, mi smo decentralizovano i neodgovorno odlučivanje o nagradama i bonusima se pokazalo kao nešto što daje efekte koji nisu opravdani. To se pokazalo kao izvor nekog ne strateškog nagrađivanja na mestima gde su ljudi imali pare, imali mogućnosti da nagrade sebi bliže, na bilo koji način, porodično, partijski, na bilo koji način. Mi želimo da izađemo iz toga i ovim želimo da podignemo nivo odlučivanja predlaganja, da uvedemo legitimno diskreciono pravo predlaganja uz razmatranje na Vladi i odgovorno odlučivanje o tome. Nije suština da bežimo od realnosti i da kažemo – nemojte da odlučujemo. Mi želimo zakonima o kojima ćemo pričati da uvedemo odlučivanje o performansama i da se nakon toga po performansama ljudi nagrađuju, biće horizontalno i vertikalno kretanje u matrici. Hvala. Hvala ministre. Izvolite. Slušali ste pažljivo kada sam govorio o prvom amandmanu i vrlo konkretno sam rekao – nisam protiv diskrecionog prava, odgovornog diskrecionog prava da ministar i Vlada odredi neka sredstva za određene namene. Ja sam lično protiv neodgovornog korišćenja takvog prava i dao sam vam primer kako je to rešeno u nekim državama koje su izvršile reformu javne uprave, određujući vrlo jasne kriterijume za dodelu tih sredstava. To se ne radi u ovom budžetu, vi ste tu u pravu, a da li ćete to uraditi određenim pravilnicima na Vladi, eto tako se radi, ali ću vas pitati 1. januara da li ste to uradili kada ste podelili bonuse i zarade? Da li ste to uradili? Vaš odgovor, ne znam da li ću dobiti odgovor, ali sumnjam u to, jer će se deliti sredstva po partijskoj liniji, po partijskim zadacima i po partijskoj poslušnosti. Postoji opravdana bojazan kod nas, iako ste napisali u obrazloženju da ne postoji bojazan. Upravo, ministre, postoji. Zato što sam vam rekao – ne postoje recimo kriterijumi po kojima delite sredstva iz budžetskih rezervi, opštine dobijaju na stotine miliona. Kako je, recimo, neka opština dobila 120, 150 miliona iz budžetskih rezervi? Vi to možete da uradite kriterijumima, vi to ne radite i zato postoji otvorena bojazan i kod mene i kod nas da ćete ponovo zloupotrebiti ovu odgovornost. Tu moramo da se razumemo vi i ja. Hvala kolega Nikoliću. Izvolite.

Hvala. Izvolite kolega. Poslanici vladajuće koalicije su danas dali značajan doprinos parlamentarizmu sa ovolikim brojem amandmana koji su podneli i verovatno bi mogao da uđe u udžbenike, jer je nečuveno da poslanici u biloj kojoj zemlji vladajuće koalicije podnesu toliki broj amandmana, već bi to trebalo unapred da se dogovori sa predstavnicima Vlade, koji su izabrani od članova te vladajuće koalicije. Naravno, niko ne spori pravo poslanicima da podnose amandmane, međutim ovde je problem što ti amandmani fingirani i način na koji je sazvana sednica sa ovolikim brojem tačaka dnevnog reda, tako da verovatno nećemo ni stići da pričamo o budžetu. Ovde prisustvujemo jednoj lošoj predstavi, na čijem repertoaru su hvalospevi sadašnje i napadi na bivšu vlast. Ono što je veoma zabrinjavajuće, pošto smo slušali o letovanjima, zimovanjima, dedinim kućama, da se ovde promoviše ideologija siromaštva, što je veoma loše za dalji razvoj naše zemlje. Ono što je problem i sa ovim zakonom, pa i sa zakonom o budžetu koji verovatno nećemo ni raspravljati je netransparentnost i ta velika siva zona i ta prevelika diskreciona moć ministara i ode i u predlogu budžeta za 2018. godinu. Ovde niko ne dovodi u pitanje stručnost ministra Vujovića i ja, bez obzira na obrazovanje koje posedujem nikada nemam iluziju da bih mogao ravnopravno da učestvujem u raspravi sa njim. Ali, ovde se ne radi o ekonomskom znanju, već je problem u tome što se ministar kreće u zadatim pogrešnim političkim okvirima, tako da tu ni ekonomska magija ne bi mogla da nam pomogne. Izvolite. Par napomena pošto se pominje naša poslanička grupa i ovo pitanje podnošenja amandmana. Nismo čuli dve stvari. Prva stvar koju nismo čuli je ako neko zaista smatra da je nešto strašno uskraćen činjenicom da smo mi podneli amandmane za mogućnost da raspravlja o budžetu za 2017. ili za 2018. godinu ili o bilo čemu trećem što ga zanima pod milim bogom, nismo čuli, evo, sada je dva popodne, mi smo ovu sednicu počeli u 10.00, zašto za četiri sata ne urade to što bi želeli? Evo četiri sata mi raspravljamo u ovoj sali i ja nisam primetio da je i jedna jedina poslanička grupa sa druge strane pokazala bilo kakvo uzdržavanje, snebivanje da priča šta god žele. Što onda već jednom ne pređu na stvar i ne počnu da pričaju o tome što im tako nedostaje? Ja bih rekao iz samo jednog razloga – što tu izgleda baš nema šta da se kaže, što to što bi želeli da pričaju ne znaju šta bi tačno trebalo da bude, kako treba da glasi i koji sadržaj da ima. Voleo bih da se već jednom pređe na stvar, da iskoriste to svoje vreme koje imaju po Poslovniku i obilato ga koriste najzad za to što smatraju da bi trebalo da bude svrha tog vremena. Druga stvar koju nismo čuli je odakle nekome ubeđenje, odakle nekome ideja da pravo na raspravu koje sam uživa i obilato ga koristi, uskraćuje nama? Odakle nekome ideja da su naši poslanici možda nešto manje vredni, pa da imaju manje prava da koriste one mogućnosti koje Poslovnik pruža ako neko s druge strane može da podnese amandman kad god mu padne na pamet, na koju god hoće temu, bilo koji zakon? Slušali smo ovde brisanja svega i svačega toliko puta. Odakle mu ideja da ne može drugi narodni poslanik samo zato što je poslanik SNS da podnese amandman? Da li je to i dalje problem onog samoproglašenog i samoumišljenog elitizma, onih koji misle da su oni bogom dani za sve, koji demokratiju nikada nisu suštinski shvatali, a mogu da se nazivaju demokratama koliko god žele, koji smatraju da su samo zbog toga što su umislili da su neka elita to i zaista? Te dve stvari da nam objasne, pa možemo dalje i o tehnici, a i o toj njihovoj suštini, mada tu suštine nikad nije ni bilo. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde smo videli mnogo prigovora oko nagrade i bonusa. Najviše prigovora smo imali za one grupe i za one pojave koju ja zovem „kradulović del boj kompani“ Kako su oni delili bonuse probaću to da dokumentujem.

Usput da kažem, a to je naša obaveza kao predstavnika građana, u onim zemljama na koje se taj profesor poziva, u uređenim zemljama, kada bi neko podelio na društvenim mrežama maloletničku pornografiju taj bi završio ne samo političku karijeru, već i karijeru na fakultetu. Dalje, Miroslava Milenović, kako mi to zvuči poznato, nesuđeni kandidat, 120 hiljada dinara mesečno, a onda imate Aleksandra Stevanovića itd. Sve su to cvećke iz iste bašte, a u toj bašti baš izgleda ima svega.

Izvolite. Hvala, predsedavajući. Poštovani ministri, u pitanju je tehnički amandman. Zapravo, amandmanom sam htela da izvršim lekturu teksta kako bi se ispunila gramatička i stilska pravila. Pokazna zamenica u ovaj zakon smatram da nije neophodna i u skladu sa tim i predložila da se „ovaj“ kao reč briše ispred zakona. Hvala. Hvala, koleginice Miladinović. Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.